Jenom připomínám, jedna miliarda byla určena pro Vojenské zpravodajství, zejména pro zajištění kyberbezpečnosti, a 9 miliard bylo směřováno na samotnou Armádu České republiky.

A teď si jenom vzpomeňte, když občas navrhujeme nějaké opatření řádově deset, sto, dvě stě, tři sta milionů nebo například zrušení nějaké zbytečné daně, jejíž výnos je třeba pět nebo osm nebo devět miliard, velmi často slyšíme odůvodnění vlády: To není možné s ohledem na rozpočet, na příjmy státu, na výdaje státu. Číslo opravdu obrovské. Proto je ten rozpočet takto sestaven, proto je tak vysoký schodek, o kterém jsem mluvil ve svém prvním vystoupení. No a výsledek je, že je neukázal, žádnou úsporu. Pak si můžeme sami říct, jak vážně myslí to, že kdybych já mohl a nebýt těch socanů, tak by to byl vyrovnaný návrh rozpočtu. Přitom nikdo z nás nemá tolik informací k státnímu rozpočtu jako ministr financí a jeho úřad.

Bohužel nic.

Musím říct, že z opozice hledat 30 miliard úspor není úplně jednoduché.

Takže ta práce je poměrně komplikovaná, přesto jsme si ji dali... Já se velmi omlouvám, ale prosím kolegyně a kolegy o klid.

Co je zajímavé, že se zvyšují daňové kvóty. Jak jednoduchá daňová kvóta, tak složená daňová kvóta. Přitom k žádné výraznější změně daní nedochází a současně roste HDP, takže vy, kteří znáte metodiku výpočtu jednoduché daňové či složené daňové kvóty, musíte být překvapeni stejně jako já.

Máme takovou oblíbenou opakovanou debatu o kapitálových výdajích.

A všichni víme, že byla anomálie v roce 2015. Ale co už nevíme, aspoň my řadoví poslanci, kolik z těch výdajů byly reálně proinvestované, fyzicky proinvestované peníze v roce 2015 a kolik z nich byly účetně zaevidované kapitálové výdaje. A to mluvíme zejména o výdajích financovaných z evropských fondů. Všichni víte, že mnohé akce byly předfinancovány ať už ze státního rozpočtu, krajských, či obecních rozpočtů. Až v okamžiku certifikace a uvolnění peněz přicházely do České republiky. A pokud přesně neznáme metodiku, kdy přesně ta investice proběhla, kdo ji zaplatil a kdy přišly evropské peníze, tak se skutečně můžeme míjet v interpretaci toho, jak se vyvíjejí kapitálové výdaje v jednotlivých letech státního rozpočtu. Budeme chtít seznam všech investičních výdajů a budeme se ptát, budeme chtít informace, kdy ta akce byla zahájena, kdy byla ukončena, kdy bylo zaplaceno dodavateli a z jakých zdrojů a kdy na to přišly evropské peníze. Pak jsme schopni objektivně posoudit, zda se situace v oblasti kapitálových výdajů zlepšuje, či nezlepšuje.

Rok 2012 víte, v jakých ekonomických problémech byl celý svět, Evropa i Česká republika. Skutečnost kapitálových výdajů byla necelých 114 miliard, plán na příští rok po několika letech ekonomického růstu je o 10 miliard nižší. O 10 miliard, což je skoro 10 % propad.

Pouhé 4 miliardy.

Když se podíváme třeba na rok 2013 a vidíte celkové výdaje státního rozpočtu, tak to bylo 1 173 miliard.

Takže jednoduše řečeno, provozní výdaje plus 146 přibližně, kapitálové výdaje plus 4 miliardy. A to je poměrně málo.